Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem jednání. Podle mne je tento návrh, který přednesla paní předsedkyně Schillerová, nehlasovatelný. Je to také v souladu se stanoviskem legislativy, a jak jsme slyšeli, i dle poslaneckých zvyklostí. Paní předsedkyně se hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vnímám určitá stanoviska.

Takže prosím, žádám, aby toto bylo odhlasováno. Děkuji.

Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v jednání. Měla jsem zde přihlášku pana předsedy Výborného s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.